Prosím.

Tato situace popírá samotný důvod a účel veřejné podpory.

Činnost tohoto spolku si bezesporu zaslouží veřejnou podporu pro svou činnost připomínající válečné veterány.

Proč Sdružení bývalých politických vězňů České republiky?

Třetí institucí je Spolek pro zachování odkazu českého odboje, který vznikl z důvodu výše zmíněného odklonu Českého svazu bojovníků za svobodu od původního poslání a hodnot. Účelem Spolku pro zachování odkazu českého odboje je udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Zachování odkazu boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu.

Třetí nebo další je Památník Šoa Praha, což je obecně prospěšná společnost, která vznikla na konci roku 2012 za účelem přestavby nádraží Bubny v moderní centrum pro novodobou historii nazvané projektově Památník ticha.

Svou činností přispívá ke vzdělávání mladých Evropanů o totalitních režimech prostřednictvím rozvoje vzdělávacích kurzů, učebních osnov, programů a pomůcek.

Já vás přeruším, pane poslanče, a chtěl bych požádat sněmovnu, aby zachoval klid, který tu byl. Prosím, pokračujte.